91.

Místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodajka garančního zemědělského výboru paní poslankyně Marie Pěnčíková.

Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila nám k nim stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže první budeme hlasovat pozměňovací návrh poslance Petra Kudely, který máte pod písmenem B, en bloc jedním hlasováním.

Pozměňovací návrh poslance Jana Zahradníka vedený pod písmenem D. Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo má nějaký jiný návrh procedury. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko doporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat.

Upravuje akreditační poplatek za vzdělávací obor. Stanovisko pana ministra?